A když už, tak objektivně, nestranně a nezávisle bude možno postupovat až v okamžiku, kdy na patřičná místa, do patřičných výborů, do vlády, na ministerstva doputuje to plné oficiální znění v ověřeném českém překladu. Do té doby jde pouze o spekulace a do té doby jde také pouze, a to je patrné z celé té diskuse, převážně o politickou hru než o to, aby se objektivně, nestranně a nezávisle ověřily věci, které tady létají vzduchem jakoby zpochybněné. Možná to tak bude, možná ne, ale až přijde ten čas, až přijde ta oficiální, ta plná verze, až přijde oficiální český překlad, který je ověřený.

Ale já bych rád, aby do té doby tady byly doopravdy ty informace od našeho vstupu do Evropské unie, abychom celou tu situaci mohli zasadit do kontextu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, politické složení Poslanecké sněmovny je, jaké je, a my zcela respektujeme jeho závěr i usnesení, která byla přijata.

Nemůže to dopadnout jinak. A já to teď říkám na zvukový záznam, protože vím, že oni také vědí, že to nemůže dopadnout jinak. A až přijde to rozhodnutí, tak sem zase přijdu, odvolám se na tento zvukový záznam a řeknu: Vy jste spolupachatelé, vy jste prodlužovali tu neskutečnou ostudu České republiky, i když jste dobře věděli, jak na tom jsme a jak to dopadne. Nyní přečtu dvě omluvy.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já myslím, že tady žádné lži nezazněly.

A řekněme si jasně, prostě jste odmítli zastavení čerpání nenárokových dotací do společností druhého nejbohatšího Čecha, vašeho předsedy, premiéra této vlády. Tak to prostě je a potenciální škoda tady bude nadále prohlubována. Stejně tak jako jste se postavili zády k tomu, aby to podezření, které tady evidentně je, a to podezření na základě předběžné auditní zprávy, bylo prošetřeno objektivně, nestranně, transparentně. No tak nechť to tedy veřejnost slyší, nechť lidé této země slyší, jakým způsobem se stavíte k tomu, jakým způsobem se má měřit všem stejným metrem. Já přečtu další omluvu. Další Děkuji.

Paragraf 57 našeho zákona o jednacím řádu říká, že projednávání bodu pořadu, k němuž má sloužit jako podklad sněmovní tisk, se zahájí, bylli všem poslancům takový podklad včas doručen.

Aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení k textu, který nebyl doručen. Myslíte si, že jsme mohli pro takový bod vůbec hlasovat? Nemohli! Nemohli! Mohli jsme samozřejmě jednat o ústní zprávě vlády k této věci, mohli jsme jednat o jiných návrzích, které tady padly, pokud jsme se shodli na tom, že je potřeba takové informace pro Poslaneckou sněmovnu.

Já budu pro to, aby se všechno transparentně projednalo, aby existovaly nějaké vývody, to všechno ano, ale až budu mít ten konkrétní text a budu moci posoudit, co v tom textu je. Nezlobte se na mě, já bych musel vrátit diplom, kdybych komentoval něco, co jsem nečetl, a měl bych z toho vyvodit nějaký právní, případně politický závěr. Prostě to nejde! Jestliže jste se rozhodli pro politickou manipulaci veřejnosti, tak si to přiznejte! A myslíte si, že vám na to naskočíme? Tak hloupí nejsme!

To je první z těch usnesení, pro které jsme hlasovali, a nijak se za to nestydíme, naopak.

Tak jak jsme řekli v pátek, jsme pro maximální transparentnost a otevřenost v této věci. Děkuji. Prosím, pane poslanče. První by bylo takové upozornění, že ze schváleného návrhu, který navrhl pan předseda SPD Okamura, samozřejmě úplně vypadlo to, že se jedná i o evropském finančním nařízení, které samozřejmě je platné pro členské země Evropské unie, které vstoupilo v platnost minulý rok.